Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jestli tam existuje ta koalice, kterou zmiňoval, a předpokládám, že kolega Bendl dobře ví, jaký tam je stav, tak bych opravdu chtěl požádat pana vicepremiéra, předkladatele, aby to okomentoval, protože na jedné straně proti tomu hazardu bojujeme, na druhé straně se tam zruší vyhláška, která měla hazardu bránit, vyhláška, kde asi podstatnou část má hnutí ANO. Děkuji za odpověď. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Asi to není zdaleka první město, kde hnutí ANO dělá úplně něco jiného, než deklaruje tady ve Sněmovně. To je nám všem jasné a vidíme to v naprosto praktických krocích.

Chtěl bych upozornit na jinou věc a to je rozpočtové určení daní.

Jedna část jde do státního rozpočtu a druhá část jde do městských rozpočtů. Jistě samozřejmě všichni víte, a mnozí z vás jste tady zastupitelé na obcích, ten příjem z hazardu je poměrně výrazný.

Původní rozpočtové určení daní, tzn. kam ty peníze tečou. Tak původně 80 % šlo obcím, 20 % šlo do státního rozpočtu, ale ty poměry se dnes mění. Není to poprvé, kdy si ministr Babiš bere víc peněz do státního rozpočtu na úkor obcí.

A odkud je zaplatí ministr Babiš?

Dnes je tomu jinak.

Já na to tady upozorňuji, chci avizovat, že ve druhém čtení předložím pozměňovací návrh, který nebude měnit sazby.

Ale s čím nemohu souhlasit, je, kam ty peníze tečou. Ty peníze prostě nemohou absolutně navíc téct do státního rozpočtu právě na úkor obcí. Takže já avizuji dopředu, že podám pozměňovací návrh, který právě tenhle poměr bude měnit. Samozřejmě větší část necháme panu ministru Babišovi, to bychom mu nemohli udělat, ale víceméně vylepšíme ten poměr taky i ve vztahu k obcím. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pane poslanče.

Velice zajímavé téma tady kolega předřečník přednesl a to je o tom rozdělení mezi obce a mezi stát.

Objevují se nápady: Však my to můžeme použít třeba na sport, třeba na chodník, třeba na nové státní úředníky. Nicméně nechci zdržovat, slíbil jsem, že budu opravdu krátký, a splním přání našeho předsedy klubu, abych opravdu dál neprodlužoval, protože nás čekají příjemnější aktivity. Děkuji za pozornost. A ještě je tu faktická poznámka pana poslance Kučery a pana poslance Pflégera. Děkuji za slovo.

Ale tomu tak není. Proto já říkám, obce, které nesou tu zátěž, tak nechť ty peníze nějakým způsobem dostanou v rozpočtovém určení daní. Ty obce, které tu zátěž nenesou, tak samozřejmě ty peníze mít nebudou. Ale zase nebudou mít ta negativa.